Bezprecedentní ruská agrese na Ukrajině vedla ke koordinaci společného postupu Evropské unie a Aliance v bezpečnostněpolitických otázkách a urychlila další posilování kolektivní obranyschopnosti Aliance podél její východní hranice. Členské státy Evropské unie schválily, jak již zaznělo, 17. října letošního roku asistenční misi pro Ukrajinu zaměřenou na výcvik ukrajinských vojáků na území členských států EU. Příspěvek České republiky Ukrajině v případě vojáků navrhuje Ministerstvo obrany realizovat taktéž zaznělo ve dvou částech. Podle informací z výboru by v první části mělo být vyčleněno do 55 osob českého personálu. Jde zejména o vysílání do velitelských struktur této mise, případně o instruktory a malé výcvikové týmy, které by působily na území EU.

Do výcviku se chtějí zapojit až dvě desítky unijních zemí. Navrhovaný rozsah působení v zahraničních operacích je opakovaným důkazem naší spolehlivosti a připravenosti se nadále aktivně zapojovat a zajišťovat mezinárodní bezpečnost. Za mě já tuto misi podpořím. Děkuji. Děkuji. Z místa se hlásil do obecné rozpravy ještě pan kolega Králíček. Pane poslanče, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, vládo, kolegyně, kolegové, já myslím, že tu zaznělo mnoho věcí, nicméně mně tu chyběla ta zásadní.

Jsou to občané, kteří se prostě bojí. Bojí se toho, protože podle mě nemají dostatek informací, nejsou tady s námi, a já se přiznám, že i mně chybí ty zásadní informace. Občané prostě nevědí, jak to cvičení ukrajinských vojáků bude probíhat, jak je zajištěna bezpečnost a další. Prostě se bojí, nemají ty informace a já bych se za ně chtěl zeptat, využít toho, že je tu paní ministryně.

Tato obava našich spoluobčanů, kteří nám píšou, podle mého názoru vychází prostě z neznalosti, z nedostatku informací, a protože věřím, že toto vystoupení ve Sněmovně je sledováno občany a pravděpodobně bude i vysíláno v televizi, tak bych poprosil paní ministryni v rámci toho, co může říct, protože věřím tomu, že některé věci mají být utajeny, aby nám řekla, jak bude zajištěna bezpečnost jednak ukrajinských vojáků jako takových, jednak bezpečnost našich spoluobčanů. Děkuji. Děkuji pěkně. Pokud tomu tak není, tak obecnou rozpravu končím. Ano, paní ministryně. Děkuji, pane místopředsedo. Začnu hned od konce. Ano, samozřejmě, všechno bude kontrolovat Vojenské zpravodajství. Vy jste předsedou stálé komise pro kontrolu Vojenského zpravodajství, takže i po dohodě s panem generálem Berounem určitě je možné, abyste měli na této stálé komisi průběžné informace. Co se týče dohledu na samotném místě toho výcviku, tam samozřejmě celou tu dobu bude přítomna i vojenská policie, jak to tak bývá v těchto vojenských prostorách, takže z tohoto pohledu skutečně žádné obavy nikdo mít nemusí. Ráda bych reagovala i na dotaz paní poslankyně Válkové, který byl dvojí. Za prvé jsem říkala v úvodním slově, že ten výcvik organizujeme na základě bilaterálních jednání. Ne dohod, ale jednání. Tady předpokládáme převedení pod asistenční misi Evropské unie. To jsem řekla. Ale tady není opravdu důvod to usnesení rozdělovat, paní kolegyně, prostřednictvím pana místopředsedy, protože už v tom velkém mandátu, který jsme tady schvalovali v létě, tak byl schválen pobyt spojeneckých vojáků na území České republiky, takže to není vlastně nic nového. A myslím, že jste, paní kolegyně, v tomto volebním období, že to už je vaše třetí volební období v této Sněmovně, a za vaší vlády se schvalovaly zcela běžně mise, kde jsme vyčleňovali vojáky do takzvaných pohotovostních sil NATO a Evropské unie. Takže to je naprosto běžný způsob a to, že jste si toho všimla teď, je možná prostě zvláštní, že zrovna teď jste na to poukázala, ale jinak je to tady v této Sněmovně naprosto běžná věc a nikdy se to nestala předmětem nějakých sporů právních ani jiných.

Jsme členskou zemí Severoatlantické aliance, celou dobu říkáme, že nechceme, aby v tomto válečném konfliktu byla Severoatlantická aliance, že nechceme, aby v tomto válečném konfliktu figurovala ani Evropská unie, a pan poslanec Kobza si přeje přesný opak. Přeje si, aby NATO tedy prostřednictvím České republiky jako jednoho z členských států se do tohoto konfliktu zapojilo přímo na území Ukrajiny. Děkuji pěkně. To bylo závěrečné slovo paní ministryně. Ptám se, zda má zájem o závěrečné slovo pan zpravodaj. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Hlásí se někdo do podrobné rozpravy? Není tomu tak. Podrobnou rozpravu tedy končím. Přistoupíme tedy k hlasování. Budeme hlasovat o dvou bodech. Připomínám, že u jednoho bodu je potřeba kvorum 101, u druhého bodu budeme hlasovat nadpoloviční většinou přítomných poslanců. Poprosím pana zpravodaje, aby ještě jednou ta usnesení načetl, aby kolegyně a kolegové věděli, o čem budeme hlasovat. Děkuji.